Má několik částí. I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona; II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

V. a v neposlední řadě zmocňuje zpravodaje, což jsem tímto vykonal. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo v rámci mé zpravodajské zprávy. Nejprve pan místopředseda Okamura, poté pan předseda Jurečka a poté paní předsedkyně Pekarová Adamová. Poté bychom hlasovali o tom, zda povedeme obecnou rozpravu.

Vážené dámy a pánové, hned první návrh zákona na dnešní schůzi Sněmovny mi přichystal velmi nemilé překvapení. Vláda nazývá v uvozovkách pomocí firmám a zaměstnancům postiženým nouzovým stavem to, že zaměstnavatelům sníží penále na 20 % při pozdním zaplacení odvodů zaměstnavatele za zaměstnance na sociální pojištění. To se mi snad jen zdá? Ale nezdá. Je to skutečně vládní návrh zákona, který tady máme před sebou.

To je fakt neuvěřitelné. Správné by přece bylo penále odpustit úplně, nebo odpustit platbu pojistného během nouzového stavu. To by byla skutečná pomoc.

A je to také ukázka neschopnosti a neochoty firmám a lidem v krizi skutečně pomáhat. Když jsem o tomto návrhu vlády slyšel nejprve z médií, kde to s velkou pompou prezentovala, tak jsem si původně myslel, že vláda sníží či odpustí penále všem dlužníkům, protože pokuty od státu za sociální a zdravotní pojištění srážejí už dlouhá léta živnostníky, malé firmy do dluhových pastí, protože firma, která má potíže a nemůže třeba kvůli druhotné platební neschopnosti zaplatit pojistné, dostane ještě penále, které po nějakém čase často překračuje samotnou dlužnou částku. Samozřejmě problémem je, že stát vybírá a vymáhá DPH od těch živnostníků a podnikatelů, kteří nedostali za fakturu zaplaceno, takže se i stát, tedy vláda, podílí na tom, že uvrhuje poctivé podnikatele do druhotné platební neschopnosti. Zde připomenu, že naše hnutí SPD již několik let prosazuje, aby se DPH platilo pouze ze skutečně zaplacených faktur.

Znovu říkám, že dluhy se platit mají.

Čekám ale bohužel marně. A ještě jednou, opravdu nerozumím tomu, proč tady dnes vláda předkládá takový polovičatý zákon, když to ve skutečnosti v podstatě pomoc firmám a zaměstnancům v udržení zaměstnanosti není. Takže státní zákazy dostanou firmu do potíží a vláda jim milostivě dá pouze nižší pokutu za to, že nemohou platit kvůli státním příkazům? Znovu opakuji, že by tady mělo být přece automatické, že stát by v těchto momentech neměl vybírat vůbec žádné penále. Druhá věc je, že v rámci pomoci nastartovat ekonomiku by naopak měl udělat amnestii pro živnostníky, malé a střední firmy plošněji za minulé roky, třeba jen pro ty, kdo do daného termínu svůj dluh vůči státu zaplatí. Dluhy se platit musí, o tom žádná, to tady říkám od začátku. Věřte mi, vážené ministryně a ministři, že tohle by byla skutečná motivace pro živnostníky a firmy, aby své dluhy zaplatili, a bylo by to oboustranně výhodné. Rád bych při této příležitosti vyzval vládu, aby urychlila slibovanou pomoc občanům, zaměstnancům, podnikatelům a drobným živnostníkům, kteří byli opatřeními ze strany vlády nejvíce dotčeni.

Dám zcela konkrétní příklad.

Firmám hrozí krachy a insolvence jen za to, že naletěly na sliby premiére Babiše a neposlaly zaměstnance na pracák. Přitom peníze v rozpočtu jsou.

Ale pojďme zpátky k dnešnímu návrhu. Vláda navrhuje, aby se přehledy na Českou správu sociálního zabezpečení dávaly pouze elektronicky.

Jenže opět tu máme, bohužel, ukázku naprosté neschopnosti a neznalosti praxe. Okresní správy sociálního zabezpečení přehledy o příjmech a výdajích mají. Kdykoliv si na ně mohou sáhnout v databázi finančních úřadů a také to dělají. Přehledy se podávají papírově vlastně jen proto, že podle zákona je musíte osobně podepsat. Pokud už originální podpis být nemusí, nebere mi rozum, proč vlastně ten přehled, který už je založený na finančních úřadech, nebere sociálka odtamtud, ale ten samý papír musí posílat poplatník dvojmo. Vážená vládo, co takhle využít krize a naučit vaše úřady spolu komunikovat, sdílet data a přestat obtěžovat poplatníky, kteří stát živí? Když necháte občany místo papírování pracovat, bude víc peněz i pro stát. To zbytečné papírování je všude. Denně tisíce lidí přepisují auta a na úřadě jsou hodinové fronty.

To skutečně rozum nebere, když by přitom stačilo, aby občan přišel s kupní smlouvou, s technickými průkazy a úředník pouze nová data zapsal do registru bez nutnosti, aby je duplikoval na papírový formulář. Doba úřadování by se zkrátila a bylo by mimo jiné třeba i méně úředníků na stejnou agendu.